A možná se mnou budete souhlasit, že desetiletá praxe je rozhodně lepší kvalifikací než maturitní zkouška někde na nějaké zahradnické škole. Faktická poznámka pana poslance Schwarze. Dobrý podvečer, pane předsedo, kolegyně, kolegové. Já si myslím, že je špatný. Z jednoho prostého důvodu. O tom se mluví pět let.

Města jim to umožňovala, dodělat maturitu. A já myslím, že by to bylo přesně obráceně. Já netvrdím, že to je patent na rozum, mít maturitu, ale teď jde jenom vyloženě o spravedlnost. Pět let s o tom mluví, dodělali si to všichni a těch strážníků, prosím, podle konsorcia městských policií bude v celé republice bez maturity 50. Faktická poznámka paní poslankyně Černochové. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne, dámy a pánové.

Sama na Praze 2 bohužel přijdu také asi o tři nebo o čtyři strážníky.

Takže tohle je ještě poslední řešení, které strážníci městské policie mají. Chápu dobrou vůli pana poslance, ale už by to opravdu nepomohlo, protože tento zákon dnes projednáváme v prvním čtení.

Tento návrh tady možná měl být před půl rokem a byl by hlasovatelný. Po něm pan poslanec Ondráček. Děkuji za slovo.

Pan poslanec Ondráček, potom paní poslankyně Černochová. Děkuji, pane předsedo.

Jednali jsme s mnoha řediteli městských policií, víme, jaké jsou početní stavy, jednali jsme s Ministerstvem vnitra a závěr jako takový i od ředitelů městských policií byl to, co řekl kolega Schwarz. Měli na to určitou dobu, více než pět let, myslím, že to dokonce byla lhůta osmi let. A prostě oni si to neudělali.

Měli na to osm let. Bohužel, takový je stav. Chápu vaši snahu, ale ať jdou pracovat do bezpečnostních agentur nebo někam, kde to vzdělání není potřeba. Strážník městské policie vykonává mnoho věcí podle zákona a má srovnatelné pravomoci s příslušníkem Policie České republiky, kde maturitní vzdělání je podmínkou. Děkuji za pozornost. Paní poslankyně Černochová. Děkuji. Opravdu by už to nebylo možné stihnout. Opakuji to znova. A jestli chceme pomoci městským neboli obecním strážníkům, aby jich v budoucnu bylo víc, tak mám jiný nápad, jiný tip. Pro městské strážníky nebo strážníky obecních policií je problém, že oni musí vlastnit svůj zbrojní průkaz. A pokud by se tady pro výkon povolání u těchto skupin profesí snížila ta lhůta, tak by byli více konkurenceschopní na trhu práce, resp. na trhu práce v rámci ozbrojených a bezpečnostních sborů.

Takže pokud bude pan kolega navrhovat nějaký návrh, který bude řešit tuto skutečnost, tak já to mileráda podpořím. To byla poslední faktická poznámka. Nevidím žádnou další přihlášku do rozpravy, takže rozpravu končím. Zeptám se paní ministryně na závěrečné slovo. V tom případě se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Registruji žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlásím. Prosím o novou registraci.

Jak zde již hovořil pan zpravodaj, organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako výboru garančnímu. Není tomu tak, budeme tedy hlasovat.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Zeptám se, zda je zde návrh na přikázání ještě nějakému dalšímu výboru. Není tomu tak. V tom případě jediné, co nám zbývá, je hlasovat o návrhu, který přednesl pan poslanec Kořenek, a to je, aby lhůta na projednání ve výboru byla zkrácena o 30 dní. Kdo je proti?

Tím jsme vyčerpali bod 63, který tímto končím.